Kdybych vůbec chtěl hledat nějaké praktické dopady pan ministr financí, já jsem nad tím přemýšlel, tady při nějakém ze svých předchozích vystoupení říkal, že například ty karuselové obchody se přesunuly ze Slovenska sem, že tam uzavřeli ty kohoutky, ty možnosti, takže se to přesunulo sem. Tady když budou uzavřeny, tak předpokládám, že se přesunou jinam nebo tato část vymizí. Nicméně, pane ministře, není to jenom to, že byť z hlediska morálního by to bylo správně, ale že se tím nezvýší výběr daní, ale pouze se odstraní jedna část virtuální ekonomiky.

To je velká otázka, která se nabízí do budoucna.

Já se obávám, že k relevantním datům, a nechci nikomu nasazovat parohy, prostě se může někdo dostat až k poměrně vzdálené budoucnosti podle rozhodnutí občanů v dalších a dalších volbách. Takže dámy a pánové, když na nic jiného, tak tentokrát bych znovu chtěl, abych dostal pokud možno závazné nebo nějaké relevantní, a vy všichni spolu se mnou, odpovědi jak od ministra Pelikána, tak zejména od ministra Dienstbiera na ty dvě věci, které jsem tady říkal. Pro tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

Upozorňuji, že jsme samozřejmě nevyčerpali ani jednoho poslance, který byl řádně přihlášen do rozpravy. Potom je otázka, k čemu slouží demokratická diskuse a kdo tady brání demokratické diskusi v Poslanecké sněmovně.

Já děkuji za slovo.

Projednáváme to v době, kdy panu ministru Němečkovi na Ministerstvu zdravotnictví nefungují elektronické recepty, zase z jiného důvodu.

To, že elektronická evidence tržeb je obrovské bezpečnostní riziko, a znovu tady opakuji, zmiňuje i samotná studie, která byla vypracována pro ministra financí Andreje Babiše. V kontextu těchto událostí, které se staly v této době, naprosto nechápu, proč ministr financí takto nepřipravený projekt takto nepřipravený projekt za každou cenu chce prosadit. Pane kolego, skončil vám čas k faktické poznámce. Faktická poznámka slouží k tomu, aby byl komentován průběh diskuse, nikoliv aby nahrazovala diskusi. Pan kolega Bartošek tady není, propadá mu tedy faktická poznámka. Pan kolega Plíšek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Já děkuji. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím reagovat na vystoupení pana ministra financí, který dnes hovořil déle než v prvním a druhém čtení, nicméně v prvním ani druhém čtení nezareagoval na moje zásadní výhrady, které spočívaly v tom, že předložený návrh zákona z mého pohledu a řekla to částečně i Legislativní rada této vlády odporuje právu Evropské unie v té oblasti nakládání s podnikatelskými subjekty ze strany státu, protože základní zakládající akta Evropské unie hovoří o tom, že stát musí rovnocenně a rovnoměrně přistupovat k podnikatelským subjektům.

Pak jsou tady ještě jiné podnikatelské subjekty, což jsou drobní podnikatelé a živnostníci, kteří mají do tohoto systému vstoupit až více než dva roky po účinnosti tohoto zákona, což už je v příštím volebním období, a to je otázka, jak to bude. To znamená, je tady nesoulad s právem Evropské unie. A ta druhá základní připomínka se týká nesouladu s naším českým ústavním právem, protože Ústava stanoví, že povinnosti lze zakládat na základě zákona. Tento návrh zákona hovoří o tom, že vláda svým nařízením, to znamená prováděcím právním předpisem, bude říkat, kdo bude mít dočasnou výjimku a kdo bude do systému začleňován nebo naopak ze systému evidence tržeb vyčleňován. I někteří úředníci Ministerstva financí se netajili s tím, že je tam určitý problém. Proto se určitě v této věci obrátíme na Ústavní soud.